Tento bonbonek bude občany stát pět až deset miliard. To je potřeba říct.

Protože se tady ozývaly hlasy na to, že by lhůta mohla být i zkrácena na sedm dní, upozorňuji, že je to naprosto nepřijatelné, protože hospodářský výbor, který bude výborem garančním, není schopen v sedmi dnech vypsat lhůtu na pozměňovací návrhy, dát je ke stanovisku Ministerstvu průmyslu a obchodu, potom je znovu projednat, a to dokonce dvakrát. I těch dvacet dní bude problematických, ale protože všichni hráči byli včas informováni, a jak už tady bylo zmíněno, hospodářský výbor už měl schůzi, která se zabývala touto problematikou, tak tady nějaký prostor je. Přijímáme zákon v situaci, ve které prostě není vyhnutí, ale aspoň bychom neměli lidem lhát, o čem je. Děkuji za pozornost. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Děkuji za slovo. Gratuluji novému ministrovi. Nemá to žádný smysl, už to nestihneme. Doufám, že tyto vaše ambice zůstanou nenaplněny z praktických důvodů. Použil slovo skutečný operátor a virtuální operátor. V posledních dnech, týdnech a měsících jsme se zejména od pana premiéra, ale taky od pana ministra financí dozvídali virtuální realitu. To jsme přece slyšeli mnohokrát z úst vašeho šéfa, jak stranického, tak teď už i vládního.

Nemohlo. Já bych chtěl, aby tady zaznělo od pana ministra jasné slovo, že tento zákon nemá žádnou souvislost s cenami mobilních dat.

Omlouvám se za jisté zjednodušení, ale líp se to vyslovuje a myslím si, že i pro voliče je to prostě srozumitelnější. To bylo předmětem tohoto návrhu zákona.

Můj druhý dotaz na pana ministra, jestli on tomu osobně věří a osobně garantuje, že když zákon projde, sníží se cena mobilních dat. Ne někomu, někomu se určitě sníží, ale všem. O tom se bavíme, vždycky budou nějaké výkyvy.

Velmi dobře víme, že každá vláda je velice konzervativní, když to řeknu slušně, to znamená, že podceňuje náklady, které změna zákona přinese občanům. Souhlasím s tím, že to bude spíš deset.

A nebudou. Já souhlasím s tím, že je lepší, že víc komprimuje data a tak dále, ale ti, kteří si v dobré víře koupili televizor, který zvládne druhou digitalizaci, si budou muset koupit další televizor. Rozumím, že dodavatelům televizorů to docela vyhovuje. Ideální by bylo, kdyby si každý rok museli všichni vyměnit televizor. Ještě bychom řekli: budete mít víc programů a ve vyšší kvalitě a tak dále. Já se domnívám, že vláda vypustila mlhu s cenou datových služeb, aby nebylo vidět na ty dodatečné náklady pro domácnosti.

Ten euroslovník opravdu udivuje.

A přece je jasné, dokonce je to v usnesení a strategii této vlády, že nejdřív se musí notifikovat, a pak projednávat návrh zákona. Kde je výsledek? Nemáme. Tak já bych doporučoval, abyste přišel, až ho budete mít. A co se stane? Milé kolegyně, milí kolegové, nestane se vůbec nic. Opravdu ne. Tím jsem si naprosto jist.

A netvrdím, že všechny jsou špatné. Myslím si, že desetidenní lhůta na převoditelnost čísla je správně.

Nebo změním číslo účtu pro inkaso? Podle tohoto návrhu zákona dobrovolně uzavřu smlouvu, získám nějaké podmínky, uzavřu smlouvu, pak budu dál zkoumat trh, zjistím, že existuje výhodnější nabídka, a přestože mám platnou smlouvu, například oznámím operátorovi, že potřebuji změnit číslo účtu, ze kterého provádí inkaso, a podle tohoto návrhu zákona je to důvod k jednostrannému ukončení smlouvy bez sankcí.

Nakonec to zaplatí ti nejslabší.